Já jsem se účastnil i jednání ústavněprávního výboru, kde se tento problém řešil.

To nepochybně budeme podporovat.

Já na to tady poukazuji, že problémů zcela jistě bude více.

Samozřejmě jde o ty starší úředníky, kteří třeba právě nemají to patřičné vzdělání.

Když se na to tady dívám, tolik s tím problém nemám.

Nicméně tady opravdu musím říct, že služební zákon, jak byl tady připravován a schválen v roce 2014, byl schvalován rychle, ve spěchu, pod tlakem, ať už kohokoliv, ať to byla, jak jsem tady už říkal, pravicová opozice, která tam samozřejmě nějakým způsobem dávala svoji podmínku, že generální ředitelství státní služby nebude, bude to pod Ministerstvem vnitra, jinak bude zablokována Sněmovna.

Požádám vás o ztišení. Prosím, pokračujte. Děkuji.

Teď se ukazuje, že ten problém tady je, existuje reálně.

Problém pak nastal samozřejmě ve státní službě ohledně odměňování, kdy byly přijaty tabulkové platy, které jsme samozřejmě vítali, vítali jsme samozřejmě i úřednickou zkoušku. To jsme všechno vítali.

To se opravdu dělo. To tam také zaznělo. Proto je tam i problém v oblasti IT. Já jsem se ptal pana Postráneckého, zda se tento problém nějakým způsobem už podařilo vyřešit, protože odborníci na IT nějakým způsobem nebyli řádně zaplaceni, protože spadali do nějaké platové třídy.